Tento návrh vzešel z diskuse s mladými začínajícími lékaři. Není to masivně, ale skutečně některé lékařky vzhledem k tomu, že se starají o zdravotně postižené dítě nebo mají takovou rodinnou situaci, která to vyžaduje, tento nástroj využívají.

Proto vás chci požádat, pokud se snažíme, a většina politických subjektů v této Sněmovně to opakovaně deklaruje, že chceme umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života, abychom tento nástroj lékařkám umožnili. V praxi to nebude znamenat nějaké významné potíže. Chtěl bych, aby bylo oddělené hlasování v bodech pod písmenem H, a to tak, aby alespoň bod H3 se hlasoval zvlášť. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Zaznělo tady, jeden z kolegů to říkal, že zdravotnictví je jenom jedno. Já bych si dovolil protestovat. Je dvojí, podle způsobu financování. Tento zákon má přispět k tomu, aby zdravotnictví bylo dobré.

Nedohodli se a vzniklo jakési rozdělení té věci.

Důvody mám k tomu ale úplně jiné. Vím velmi dobře, že to vlastně funkčně jsou dva trošičku rozdílné obory.

Nebudeme mít lékaře v nemocniční péči. To si myslím, že je problém, který je vážný. Proto bych tady skutečně apeloval na to, abychom při svém rozhodování zachovali dvě varianty péče o děti a dorost tak, aby do budoucna se mohly tyto dva obory dohodnout a domluvit na tom, jakou variantu budou volit.

Myslím si, že do budoucna bude muset směřovat k úplně... relativně velmi volnému systému vzdělávání, kdy za vzdělávání bude odpovídat pracoviště, které vzdělává.

Máte lidi, kteří se naučí operovat za dvě operace. A to je to, po čem my voláme.

Je tam celá řada věcí, které jsou zásadní. Je tam řada věcí, které ještě mají nějaké nedostatky. Přimlouvám se tedy za to, aby tento zákon se stal funkčním, aby byl přijat, s tím, že říkám svoji výhradu, kterou považuji za velmi důležitou, protože její dopady jsou velmi obtížně hodnotitelné. A pravda je, že systém péče o děti je věc, která by nám měla ze všeho nejvíce ležet na srdci, a měli bychom odhodit své zbraně a počkat si na to, až řešení budeme znát dobře. Děkuji. Děkuji. A prosím k mikrofonu pana poslance Brázdila. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Krásné. Zákon o vzdělávání lékařů, třetí čtení! Tolik názorů, tolik protikladů. Fakt tento zákon něco vyřeší?

Já se ptám, pokud tedy prohlasujeme hlasováním prvním A, že tedy přijmeme jako základ pozměňující návrh, potom se tady vystřídá ministr a už tam nebude ministrnavrhovatel a přijdou ti další ještě tři navrhovatelé? Nebo mě poučte.

Sněmovna je suverén.

Tolik lékařů, a každý má jiný názor. V takové podobě, v tolika pozměňovácích. A ještě nevíme, ani které projdou. Naše zdravotnictví je výborné, zůstane výborné. A tento zákon, když bude, nebo nebude, nemá na to vliv. A pokud ne, tak o navrácení do druhého čtení.